A ta pokuta se pohybuje, pokud si to dobře pamatuji, v rozmezí 25 až 50 tisíc? To vám přijde normální?

Nezlobte se, já se s tímto smířit nemůžu. Já bych chápal tu debatu, jak tvrdě postihovat ty, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na dopravní nehodě pod vlivem alkoholu včetně toho, že platí všechny následky s tím spojené.

Dobře, tak pak si řekněme, že takhle chceme postupovat i u cyklistů. Prosím, pak tomu rozumím. Ale neříkejme, že cyklisté nesmí vypít jedno pivo, a přitom vůbec nepočítáme s tím, že by toto někdo chtěl preventivně tedy kdy budou ti cyklisté jaksi kontrolováni? Počítáme s nějakými preventivními akcemi u cyklistů podobně, jako je to u řidičů? Mně stačí prostá odpověď toho, kdo to má promyšlené. Ano ne. A pak mám poslední věc, která tady nepadla, a tu musím říct jako lékař.

Děkuji za pozornost. Nyní přečtu omluvu. Tak a nyní jedna faktická poznámka, takže paní poslankyně Helena Válková.

Já si myslím, že i to může být jistý preventivní mechanismus, kdy ohlásíme někoho, kdo se pohybuje na cyklostezce, a očividně je zřejmé, že buď je tedy velmi, velmi nezodpovědný a hrozí, že bez preventivního zásahu, například v podobě přeměření alkoholu v krvi, dojde k té nehodě, nebo dokonce je úplně tato skutečnost jasná.

Já bych se tomu nebránila.

Další faktická poznámka, pan poslanec Petr Pávek.

Děkuji za slovo. Jenom velmi krátká replika tady na paní ctěnou kolegyni Válkovou. Paní kolegyně Válková, vaším prostřednictvím, pane předsedající, ten rozdíl je v tom, že když zavedeme nulovou toleranci například v kouření v restauracích, tak to hodláme vymáhat. My se k tomu hlásíme.

To znamená Německo, Rakousko, Polsko a podobně. Ty cyklostezky právě překonávají hranice ve všech ohledech. Ve všech ohledech.